Nyní pozměňovací návrh E pana poslance Michálka. Hospodářský výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Hospodářský výbor doporučuje.